Za druhé, od té doby se sice něco změnilo, a to, že byl otevřen první stupeň základních škol a také předposlední ročník mateřských škol, což ale znamená, že stále druhý stupeň základních škol se neřeší, střední školy se neřeší a tak dále a tak dále. Já si myslím, že pokud tedy Ministerstvo školství trvá na tom, aby byly děti ve školách testovány, nevidím důvod, proč by se nemohl otevřít i druhý stupeň základních škol, na který se opravdu zapomíná.

Ale líbí se mi, že některé školy alespoň dostaly tu odvahu, je to jedna škola od nás na Děčínsku, která se rozhodla jít proti nařízení vlády a spolu s panem starostou se dohodla na tom, že děti se mohou testovat doma před vstupem do školy, a nebudou tak vystavovány stresu z testování ve škole, protože pak může hrozit to, že dítě půjde domů, celá třída půjde do karantény a tak dále a tak dále. Takže líbí se mi, že aspoň některé školy, učitelé a ředitelé dostali rozum.

Ještě jednou.

Je to opravdu skandální. Věřím, že jeho slova nebral nikdo vážně, protože zřejmě nikdy neviděl malé děti, a ví, že toto je naprosto nepřípustné. Takže jak říkám, prosím celou Sněmovnu, abychom tento bod mohli tady otevřít, pobavit se o tom, zvážit možnosti a ulehčit všem dětem vstup do škol, nenechat je v tomto traumatu, které denně prožívají, protože se musí testovat dvakrát týdně, a z toho vlastně, když si vezmete, tak dvakrát týdně se testují, další týden jsou opět doma. Takže nemyslím si, že toto je ta správná školní docházka, která by měla být. Děkuji za slovo.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Díky vaší ochotě na minulých schůzích se tento tisk dostal už do třetího čtení, čekají nás pouze dvě hlasování.

Abychom toto očekávání naplnili, abychom zkrátili dobu nejistoty, která dnes je, tak bychom měli tento tisk schválit co nejdříve.

Děkuji a další přihláška je od paní poslankyně Válkové k pořadu schůze. Děkuji, pane předsedo.

Tenhle dluh už máme tady také dva roky a potřebujeme to druhé a třetí čtení tady projednat.

Děkuji. Tak, to je pro tuto chvíli vše... Ještě pan předseda volební komise, pan poslanec Kolovratník. Moc a moc děkuji za slovo, pane předsedající, a omlouvám se, bylo to hodně narychlo.

Jinými slovy, dojde k přesunutí pořadí posledních dvou bodů. Tak jak jsme diskutovali, na většině volebních bodů převažuje shoda a volba je realizovat, volit. Jde o to, že jsou to opravdu orgány, které už potřebujeme obsadit, a ten jak jsme pochopili v tuto chvíli sporný bod, téma České televize 403, by zůstal až jako poslední, abychom mu mohli věnovat politickou diskuzi, debatu a případně tady hlasovat o nějakém dalším postupu.

Tak, drobná rekapitulace.